Tento bod je přerušen v obecné rozpravě a já požádám pana ministra i pana zpravodaje, aby zaujali místo u stolku zpravodajů.

Eviduji faktickou poznámku pana poslance Urbana. Pane poslanče Urbane, eviduji faktickou poznámku. Ne, nehlásíte se do rozpravy. Dobře. Nyní vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Opálka a připraví se pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče. Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení páni ministři. Co považuji za potřebné zdůraznit předem? To, že velká část společnosti čekala od této vlády, že se postupně, ale razantněji vyrovná s asociálními dopady politiky předchozích pravicových vlád. Kroky vlády však jsou v této oblasti někdy jen symbolické, například u pomalého růstu minimální mzdy, někdy dokonce překračují přitvrzení, například u novel týkajících se rodičovské dovolené či třetího pilíře důchodového systému, ale většinou se v této oblasti toho moc zásadního neodehrává, i když pan premiér ve vystoupení vyjádřil jiný názor. Stále máme víceméně rovné zdanění fyzických a právnických osob a pro stát nevýhodné vyvádění peněz do ciziny, tedy málo zdaněné dividendy a spekulativní vnitropodnikové ceny. Roste počet těch, kteří využívají daňových rájů. Česká národní banka pokračuje ve srážení kurzu koruny atd. Tyto a další příklady potvrzují vysávání nemalé části nově vytvořené hodnoty na území České republiky do zahraniční, a tedy i menší příjmy do státního rozpočtu. Legislativní změny jsou často koaličně vydřené, jak často slyšíme, a to zejména díky tvrdému postoji ANO. První místopředseda vlády a ministr financí se přirozeně chová jako podnikatel a zaměstnavatel a de facto je tak ve střetu zájmu, neboť každé udržení předchozího pravicového řešení, případně jen mírný posun, šetří i jeho kapsu a vytváří mu větší zisk. Ale jeho prezentace sama sebe jako ochránce proti plýtvání a zároveň jako jediného spravedlivého, který to má ve vládě a v Parlamentu těžké, na veřejnost stále účinně působí. To je třeba bez závisti uznat. Nevadí ani asociální a rozporuplné postoje a obraty o 180 stupňů a pak zase obhajoba původního postoje a stížnost na tlaky koaličních partnerů.